Děkuji za pozornost. Děkuji.

Je samozřejmě, že pečující osoby se musí prokázat nějakým potvrzením o tom, že spadají do dané kategorie osob, které mají v současné chvíli nárok na očkování. Další právě očkované skupiny, jakými jsou například akademičtí pracovníci či pracovníci v sociálních službách, získají potvrzení a unikátní kód od svých zaměstnavatelů.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

O elektronické komunikaci se samozřejmě dá uvažovat a určitě ještě zkusíme ji do tohoto systému začlenit.

Vážený pane nepřítomný ministře, doufám, že se odpovědi dočkám písemně. Veřejně jste přiznal, že jste plánoval cestu do Moskvy ve snaze domluvit obchod s vakcínou Sputnik. Kdo organizoval vaši cestu a domlouval ji s ruskou stranou? Kdo konkrétně byl součástí plánované delegace?

Děkuji vám za slovo. Vážená paní ministryně, před nedávnem byl zveřejněn audit Evropské komise, který konstatoval, že předseda vlády Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že vlastně fakticky řídí své firmy, o kterých on tvrdí, že už je neřídí a že jsou jeho bývalé firmy. Ví se o tom, že tyto firmy pobírají dotace, jednak nárokové, jednak nenárokové. Standardně systém pobírání dotací funguje tak, že jsou nejdříve proplaceny příjemci, tedy i firmám pana premiéra, ze státního rozpočtu a poté jsou zpětně vyplaceny do státního rozpočtu z Evropské unie. Teď hrozí to, že peníze, které byly vyplaceny z národních zdrojů, to znamená z kapes daňových poplatníků České republiky, firmám pana premiéra, tak nebudou zpětně proplaceny z evropského rozpočtu. Já se proto ptám, zdali Ministerstvo financí, popřípadě další orgány státní správy včetně institucí podřízených Ministerstvu financí identifikovaly, o jaké částky se může jednat v tomto případě a zdali už byly podniknuty nějaké kroky, které by zajistily to, že případně takto neoprávněně vyplacené dotace se vrátí zpátky do státního rozpočtu. Děkuji.